Druhá věc. Vy stále používáte narovnávání podnikatelského prostředí. Vy nemůžete narovnávat podnikatelské prostředí brutální regulací.

Takže opravdu se tím, s čím jste přišli, nenarovnalo podnikatelské prostředí. Chápu, že se tady zaštiťujete některými asociacemi.

Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Balaštíková.

A co se týká mého předřečníka, pana kolegy Munzara, prostřednictvím pana předsedajícího: prosím vás, pokud říkáte i k tomu obchodu se dvěma zaměstnanci, on už ten náklad měl, nestojí ho to nic.

A jediné, co chtěli, abychom měřili všem stejně. Děkuji za dodržení času.

Proč máme tripartitu?

A chybou politiků je to, že se přestávají řídit těmi, pro které zde tvoří, protože my nejsme nic jiného než ti, kteří mají sloužit lidem, mají sloužit podniku, mají sloužit všem ostatním.

S tou kartou, pane ministře, není úplně správný příklad.

A to je z mého pohledu selhání státu a selhání politiků.

Prostě to jsou úplně čerstvá podnikatelé si zvykli na EET.

Zvedl se tento počet a skutečně klesá, já to budu sledovat v čase, i když třeba už EET nebude existovat, ale budu to sledovat, to se dá vyžádat u České bankovní asociace.

Děkuju pěkně.

Proto o tom hovoříme jako o nástroji, který s sebou přirozeně nese i pro stát významné výhody a je pohodlný pro všechny spotřebitele a pro všechny zákazníky.

Protože proti tomu jdou ale na druhou stranu výdaje státu na administraci i výdaje podnikatelů, kteří by si museli znovu pořizovat zařízení, pokud je ještě nemají, pokud začali s podnikáním v posledních dvou letech, tak to znamená další významné náklady navíc v situaci, kdy se situace opravdu mění, kdy ukazujeme na aktuální údaje, ne na ty, z nichž vycházela třeba předchozí opatření, předchozí návrh.

Nicméně za daných okolností reagujeme na vývoj ekonomiky a reagujeme ruku v ruce s dobou, s tím, co se mění, proto přicházíme s návrhem, který samozřejmě má jak věcné opodstatnění, tak opodstatnění politické.

Ale to, že nebudou mít podnikatelé EET, přece vůbec neznamená, že nemohou mít svůj vlastní software, svoji vlastní pokladnu. To neznamená, že se v těch prodejnách zruší elektřina, že se odpojí od internetu.